Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které ovšem zatím nevidím žádné přihlášené. Skutečně není nikdo přihlášen do obecné rozpravy, takže ji opět končím. Optám se, zdali je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Jenom se ujistím, zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nevnímám.

Prosím, opět se přihlaste vašimi registračními kartami. Ještě chvilku vyčkáme. Budeme rozhodovat o pokračování projednávání tohoto návrhu podle § 90 odst. 5.